Děkuji. Připraví se pan předseda Miroslav Kalousek.

Pane místopředsedo, prostřednictvím vaším, opravdu je potřeba si ujasnit pojmy.

A není v kompetencích ani premiéra, ani ministra zahraničních věcí, aby prostřednictvím přímo zvolených europoslanců prosazoval zahraniční politiku České republiky. To prostě možné není. To za prvé.

To si nemyslím, že je v zájmu České republiky. Je potřeba na to upozornit.

Z úst předřečníků padalo, že je tady velký odpor Maďarska a Spojených států k oběma kompaktům.

Já jsem tady ve svém úvodním slově jasně pojmenoval problémy. Jasně jsem řekl, že pro Českou republiku z těchto dokumentů neplynou žádné závazky. Ty dokumenty jsou právně nezávazné, a tudíž nevidím důvod, proč bychom měli přijímat usnesení, které navrhl pan místopředseda Okamura. Děkuji. Já tady přečtu omluvy.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Přijato jednomyslně. Dnešní premiér byl prvním místopředsedou vlády, která pro toto usnesení hlasovala.

Pane předsedající, kdykoliv začnu hovořit, začne hovořit pan Faltýnek v první řadě.

Prosím, pane poslanče.